Prosím, máte slovo. Vážený pane předsedající, vážené paní poslankyně, vážení páni poslanci, dovolte, abych vám předložil Dohodu o partnerství a spolupráci mezi Evropskou unií a jejími členskými státy na straně jedné a Singapurskou republikou na straně druhé. Obsahuje všechny obvyklé politické doložky o lidských právech, Mezinárodním trestním soudu, zbraních hromadného ničení, ručních palných zbraních, lehkých zbraních a o boji proti terorismu a současně pokrývá spolupráci v celé řadě oblastí, jako je životní prostředí, zdraví, vzdělávání, věda, doprava, energetika a tak dále. Máme zájem na zintenzivnění této spolupráce.

Tato dohoda je z hlediska právní povahy smíšenou smlouvou, některé její části spadají do pravomoci členských států, některé do pravomoci Evropské unie.

Nevyplývají z toho pro nás žádné přímé dopady pro státní rozpočet. Děkuji mockrát. Děkuji. Tento sněmovní tisk byl přikázán k projednání dvěma výborům, zahraničnímu a výboru pro evropské záležitosti. Prosím, máte slovo. Děkuji za slovo.

Poslanecké sněmovně přijmout následující usnesení: